Děkuji, paní poslankyně, za dodržení času. Máme tady další faktické poznámky, v tuto chvíli Klára Dostálová. Paní poslankyně, vaše dvě minuty. Děkuji. Opět se tady vyměňujeme takhle přes faktické s panem kolegou, jsem za to ale ráda. Jenom znovu říkám: Tak, jak je to navrženo, ten náměstek nemá žádnou agendu. On nemá žádnou zodpovědnost, nemá žádné úředníky, koho tedy bude proboha úkolovat?

Proto říkám, pojďme si sednout ke stolu a domysleme ten model, o kterém vy také hovoříte, aby ti náměstci člena vlády, náměstci ministra, měli pod sebou i tu konkrétní odbornou agendu, protože jinak, pokud to bude tak, jak jste to navrhli, se tomu bohužel jinak než trafika fakt říkat nedá. Děkuji za dodržení času. Pane ministře, máte slovo.

To, aby vůbec vznikl nějaký služební zákon, po nás chtěla Evropská unie.

Pravda je následující. My jsme tady za třicet let vytvořili soudy, o kterých se skoro nemůžeme bavit.

A ještě jednu věc.

Těm se platy nezvyšují. Těm se platy nezvyšují, neustále se...

Pane poslanče, máte slovo. Vaším prostřednictvím, k paní Dostálové. Já prostě nevnímám automaticky to, že někdo vykonává politickou funkci jako trafiku, a priori. Ke kolegyni Peštové, vaším prostřednictvím, paní místopředsedkyně. Vy jste teď vytvořila z mého pohledu dojem, že tam je vedení ministerstva, které dělá politiku, a zbytek ministerstva, které vykonává cosi jiného. Bezesporu, úředníci mají být nezávislí v tom, aby konali vždy dle práva, aby dávali stanoviska a vykonávali úřad odborně, ale pořád to ministerstvo přece naplňuje politické kroky. To ministerstvo je aparátem, který podporuje a zároveň naplňuje vůli ministra. Ve vašem vystoupení nerozumím tomu striktnímu rozdělení. Rozhodně jsou tam úkony, do kterých ten ministr nikdy zasahovat nebude, protože už běží v nějakém řízení, ale není to tak, že ten úřad je naprosto mimo politickou vůli ministra. Vždyť ministerstvo je od toho, aby naplňovalo tu politickou vůli, kterou tam ten ministr přináší. Děkuji vám za dodržení času.

Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji moc.

Prostě to se takto událo. Naprosto souhlasíme s tím, že je potřeba se zákonem o státní službě něco udělat. Vůbec to tady nerozporujeme.

Jak takovýto návrh může předložit skupina poslanců? To musí udělat vláda.

Dneska v zákoně bylo, že političtí náměstci jsou maximálně dva, aby dělali politickou práci, zastupovali ministra. Bez agendy!

Paní předsedkyně, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Mluvím se znalostí nejen bývalé ministryně, členky vlády, ale dlouholeté úřednice, protože moje předcházející praxe, ať už náměstkyně, nebo i předtím na různých postech, byla striktně úřednická. Také ale mluvím se znalostí člověka, který sedm let působil v Legislativní radě vlády, v komisi pro finanční právo.

Chci říct s tou zkušeností, kterou si nesu, že je potřeba ten zákon změnit. Toto zřejmě určitě není ta nejlepší cesta, měl projít klasickým připomínkovým řízením. A já ještě řeknu další svoji zkušenost.

Mohla jsem mít dva takzvané politické náměstky.

Děkuji mnohokrát.